Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 13. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak byl písemně předložen.